Z členů vlády se omlouvá: premiér Petr Fiala na celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, ministr Vladimír Balaš na celý jednací den ze zdravotních důvodů, ministr Mikuláš Bek na celý jednací den z pracovních důvodů, ministr Pavel Blažek na celý jednací den z pracovních důvodů, ministryně Jana Černochová na celý jednací den z pracovních důvodů, ministr Jan Lipavský na celý jednací den z pracovních důvodů, ministr Zdeněk Nekula na celý jednací den z pracovních důvodů, ministr Vít Rakušan na celý jednací den z osobních důvodů, ministr Jozef Síkela na celý jednací den z osobních důvodů, ministr Zbyněk Stanjura na celý jednací den ze zdravotních důvodů, ministr Michal Šalomoun od 10 hodin z pracovních důvodů a ministr Vlastimil Válek na celý jednací den z pracovních důvodů.

Pan poslanec Jan Hofmann ruší omluvu na dnešní den.

Pak bychom se měli věnovat, jak jsme již rozhodli, bodům z bloku Zákony druhé čtení.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Já si dovoluji navrhnout dvě změny programu dnešního jednání, to tak, že bychom začali lex Ukrajina, sněmovní tisk 374, druhé čtení to by byl první bod dnešního dne, a druhý bod dnešního dne by byl bod zařazený dnes jako 86, investiční společnosti, třetí čtení, a pak bychom pokračovali dle programu schůze, čili bodem Česká televize a následující.

Já vám děkuji, váš návrh si zaznamenám.

A mám zde řadu přihlášek s návrhy na dnešní program. Další přednostní právo má paní místopředsedkyně Klára Dostálová. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. No, nezbývá nám nic jiného, než v podstatě se pokusit zařadit body na program, protože byť jsme vyslyšeli vaše volání, že si to máme nechat na interpelace, tak my jsme se opravdu snažili, ale bohužel jsme tady všichni hovořili do prázdného sálu, takže se nemůžete divit, že ty nejpalčivější problémy se budeme snažit zařadit na jednání dnešní schůze, protože si myslím, že jsou skutečně věci, kterými by se Poslanecká sněmovna měla zabývat.